Ale je tam paragraf, že pokud se to neprojedná v garančním výboru, tak může 20 poslanců nebo dva poslanecké kluby říct, že není možné hlasovat ve třetím čtení.

Na rozdíl od běžných zákonů, kde se samozřejmě podají pozměňovací návrhy ve druhém čtení, pak zasedne rozpočtový výbor a vyjádří k nim jednotlivá stanoviska. Jak říkám, mám vyjádření, že toto není nutné v případě státního rozpočtu.

Jsou tady vyjmenované paragrafy, které se nepoužijí, to je naprosto v pořádku.

O žádném jiném omezení se tady nepíše.